Omlouvám se, nemůžeme hlasovat. Teď se ještě do podrobné rozpravy přihlásil pan ministr. Pan ministr si to rozmyslel. Pokud se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy, tak podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Teď vás prosím, pane zpravodaji, budeme tedy hlasovat o návrzích usnesení. Předpokládám, že se bude hlasovat po bodech. Takže bod číslo 1 bude Nejprve budeme hlasovat o protinávrhu pana poslance Pilného, aby se změnila lhůta ze tří měsíců na šest měsíců, pakliže na něm pan poslanec Pilný trvá.

Budeme hlasovat o třech částech usnesení. Nejprve ale budeme hlasovat o protinávrhu pana poslance Pilného, který ve všech třech částech usnesení chce, aby daná zpráva, o které se v návrhu usnesení hovoří, byla předkládána jednou za šest měsíců, nikoliv jednou za tři měsíce. Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Pilného, aby se tři měsíce změnily na šest měsíců. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. První bod: Poslanecká sněmovna Parlamentu důrazně žádá vládu České republiky, za prvé, aby předložila novelu stavebního zákona, kontrolní termín prosinec 2016, termín leden 2017.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kontrolní termín prosinec 2016, termín leden 2017.

Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Poslední část prosím.

Za třetí, další součástí bude přehled finančního zajištění realizace těchto dopravních projektů.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení.